Samozřejmě že není úplně jednoduché, aby došlo k plnému naplnění této dohody. Chci zmínit otázku, která je myslím velmi důležitá, a to je otázka vízové liberalizace, to znamená umožnění tříměsíčního pobytu na území Evropské unie bez víz. Myslím, že není žádným tajemstvím, že Turecko doposud nesplnilo podmínky pro zavedení této vízové liberalizace. Česká republika patří mezi země, které trvají na tom, aby vízová liberalizace byla realizována vůči jakékoliv zemi pouze tehdy, pokud budou splněny všechny potřebné podmínky. Poslední vývoj v Turecku v posledních týdnech a měsících potom, co se v Turecku odehrál neúspěšný pokus o vojenský puč, spíše Turecko vzdaluje od naplnění všech podmínek, které jsou spojené s vízovou liberalizací. A jestliže Evropa dneska jedná o vízové liberalizaci s několika zeměmi, připomínám jenom dohodu s Ukrajinou nebo dohodu s Gruzií, také vůči Turecku je potřeba postupovat na základě stejných pravidel a vynutit si dodržení té dohody, která tady je. Pokud jde o finanční aspekty té dohody, která byla uzavřena, tady je to věc, která je z velké části financována ze společného evropského rozpočtu. Jednotlivé členské země definovaly také svůj příspěvek a já doufám, že poskytnutí těchto finančních prostředků Turecku umožní udržet uprchlíky na tureckém území do doby, než se vytvoří eventuální podmínky pro jejich návrat. Pořád je to lepší řešení než čelit tlaku stovek tisíc lidí, kteří by se nadále snažili dostat na evropské území. Tolik tedy velmi stručně k aktuálnímu vývoji v oblasti migrace. Jsem samozřejmě připraven odpovídat a reagovat na věci, které tady ještě zaznějí v diskuzi. Nechci příliš prodlužovat úvodní vystoupení, proto jsem se soustředil na základní fakta. Pokud to tedy na závěr shrnu, Česká republika nečelí většímu migračnímu tlaku, než tomu bylo loni. Ten tlak je výrazně menší. Za druhé, nejsme cílovou ani tranzitní zemí migrace. A za třetí, dohoda s Tureckem, tak jak byla koncipována, výrazně snížila počet nelegálních migrantů, kteří přes turecké území přicházejí do Evropy. Děkuji. Eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. První prosím k mikrofonu pana poslance Černocha. Prosím máte slovo. Dámy a pánové, vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Budu mluvit natvrdo, přímo a bez politické korektnosti, která sem myslím vůbec nepatří. Dohoda s Tureckem není nic jiného než vydírání. Prezident Erdogan chytil Evropu pod krkem a vy mu, pane premiére Sobotko, ještě tleskáte. Víme to všichni. Evropská unie místo toho, aby řešila migrační krizi rázným krokem ochrany vnější hranice, díky své neschopnosti řešila tuto krizi uzavřením smrticí smlouvy s Tureckem, kterou jste podepsal i vy, pane premiére.

Samotný Erdogan si dokonce před deseti dny otevřeně stěžoval, že mu Evropa posílá málo peněz, že jsme mu poslali pouhých pět miliard, a to ještě prostřednictvím Dětského fondu OSN. Kategoricky odmítáme závěry posledního jednání z Bratislavy, z něhož vyplynulo, že pokračuje naplňování dohod o zrušení vízového styku. Stalo se tak přesto, že Turecko opětovně vyhrožovalo zrušením migrační dohody. Ministr zahraničí Zaorálek hovořil po této konferenci o tom, že jsme na jedné lodi, ale to odmítáme, protože na jedné lodi nejsme a ani nechceme být se státem, který nás vydírá.

Otevřeně pohrozil, že pokud Turci bezvízový styk nezískají, Ankara přestane plnit březnovou dohodu s Evropskou unií o společném řešení migrační krize. Fascinuje mě, že jedním dechem dodal, že konečným cílem Turecka je vstup do Evropské unie, a to, dámy a pánové, ještě před rokem 2023.

Uvnitř této komunity se pohybují tisíce radikálů. Tito útočníci dnes musí hledat složité cesty, jak se dostat do Evropy, vydávají se za uprchlíky, složitě verbují členy mezi přistěhovalci v Evropě, což teroristické útoky ztěžuje. Opatřit si ale falešný pas v Turecku je otázka chvíle. Přijetí takového státu znamená další krok k tomu, aby se z Evropanů stala lovná zvěř. Říkáme to opakovaně bezvízový styk pro Turecko znamená bezvízový styk pro islámské radikály a nelegální imigranty, kteří dnes v Turecku jsou. To, pane premiére a vládo, opravdu chcete? Dát Turecku bezvízový styk se rovná podepsání rozsudku smrti nad lidmi, kteří zahynou v důsledku islámského terorismu. Byla to naše strana Úsvit, která jako první otevřeně řekla, že Turecko do Evropy nepatří. Navrhl jsem začátkem tohoto roku a prosadil na výboru pro evropské záležitosti usnesení proti zavedení bezvízového styku s Tureckem. Stejné znění, tedy odmítnutí bezvízového styku s Tureckem, bylo následně schváleno také na půdě Poslanecké sněmovny. Pokud je mi známo, vláda v naší zemi je odpovědná právě Poslanecké sněmovně. Právě to je jeden z principů naší parlamentní demokracie. Jak je tedy vůbec možné, že premiér Sobotka následně přes média vzkázal, že se tímto usnesením nebude řídit? V tom případě podobné usnesení z Poslanecké sněmovny pro něj znamená pouze cár papíru. Snahy o zavedení bezvízového styku s Tureckem či hlasy podporující jeho vstup do Evropské unie jsou výrazem jasného šílenství. A znovu opakuji, Turecko do Evropy prostě nepatří. Musí dojít k okamžitému zastavení rozhovorů o vstupu této země do Evropské unie a o zavedení bezvízového styku. Naše strana udělá vše pro to, aby k zavedení bezvízového styku s Tureckem nedošlo. Skutečně hájíme zájmy České republiky a bezpečnost občanů České republiky. Budeme navrhovat usnesení, které pak navrhnu v podrobné rozpravě. Děkuji. S dalším přednostním právem prosím místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Filipa. Prosím máte slovo. Trochu mě mrzí, že pan premiér odešel.

Takže migrační krize probíhá jiným způsobem.